Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a já prosím, pane ministře, abyste se ujal slova. Prosím, máte slovo.

De facto se jedná o sjednocení, doplnění pravidel stanovených oběma evropskými nařízeními, pokračování informačních systémů zdravotnických prostředků, dochází ke sjednocení právní úpravy předpisování, výdeje, používání a provádění servisu zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, a to je k tomuto návrhu zhruba všechno.